A já si myslím, že mnozí z vás by to brali tak, že ty peníze vám někdo bere. Takže to jsou takové hry.

Ale pro toho člověka je to v zásadě to samé, on ty peníze prostě nedostane, nebo nedostal by je, na které má nárok. Já chápu, že z vašeho pohledu samozřejmě je potřeba najít co nejvíc důvodů, proč to podat tak, že vlastně buďte rádi za těch sedm stovek navíc, protože taky byste nemuseli dostat nic.

Protože jak už tady říkal pan předseda Babiš a další, prostě do toho rozpočtu se valí a povalí skutečně mimořádné inflační příjmy v řádech mnoha stovek miliard korun.

My jsme ji měli předtím. To znamená, my neříkáme, že vláda nutně musí mít inflaci úplně pod kontrolou. Ano, je to také záležitost České národní banky. Ale říkat si, že tady tedy vůbec vláda nehraje žádnou roli, to také nejde. Znovu zákonná valorizace versus ten návrh, kdy se bavíme o nějakém rozdílu 14, 15, maximálně 20 miliardách korun a bavíme se o tom, jaké jsou ty mimořádné příjmy, které vycházejí právě z té inflace, tak je to částka opravdu zanedbatelná.

Jak je absurdní to, že nárok nějaké skupiny znamená hospodářskou škodu pro tento stát, že ti lidé prostě ty peníze nedostanou, nedostali by je tedy učitelé. Všude tady vzniká nějaké legitimní očekávání. Ale tady navíc to očekávání jasně vychází z legislativy.

A tady tedy jste se také neošidili.

Nicméně tady se bavíme o tom, na koho to dopadá. A já jsem přesvědčen, že tohleto je ostudné, ten návrh, že v tomhle jste se dopustili jako vláda, na začátku Ministerstvo financí, pod nějakým prostě tlakem, ať už politickým, nebo jakýmkoliv jiným, těžkých chyb.

Znovu tam připomínám ty debaty, které jsme měli nad rozpočtem. A teď už je to jasné. Je po prezidentských volbách, a najednou tady sledujeme úvahy o možném zvýšení poplatků ve zdravotnictví, navýšení daní, snížení částek, které mohli očekávat učitelé, v tomto případě jsou to důchodci s tím největším dopadem.

A je to jasné.

A já vlastně nevím, co je horší.

Považuji to opravdu za ostudné.